Také tady ještě nezazněla jedna věc, kolegyně a kolegové, a z té mi je hodně smutno a myslím si, že by se tím měl zabývat kdo jiný než pan premiér.

Srovnávám možná možná nesrovnatelné.

Jak je možné, že tady tři dny běhá nahrávka, ze které je zřejmé, že někdo disponuje nějakým policejním spisem, ať už je to ten novinář, nebo je to pan Babiš, kterému dával kopii, a nikde se nezatýká? Ano, museli bychom se jako Poslanecká sněmovna sejít, abychom hlasovali o vydání pana Andreje Babiše z důvodu jeho obvinění, že se dopustil trestného činu. Jak je možné, že policie a státní zastupitelství v tomto případě měří někomu jiným metrem?

Z toho pohledu, jakým způsobem policie a státní zastupitelství přistupovaly ke kauzám, které se týkaly té předminulé vlády, to je skutečně na pováženou proti tomu, co prochází vám. A ptáme se, kdo tedy bude tím policejním prezidentem. Bude to skutečně pan Šlachta?

Proč tady nesedí pan ministr Babiš? To se nás bojí? To se bojí našich dotazů? Proč tady nesedí pan premiér? Bojí se našich dotazů?

To jméno je známé asi nejenom sociálním demokratům, ale nám všem. Takže já skutečně chci být objektivní, nechci tady kritizovat pouze pana Babiše, že tady není.

Skutečně bych velmi ocenila, kdybychom se tady dočkali v této kauze v brzké době nějakého vysvětlení, případně omluvy, že to tak není. A to vysvětlení klidně může být od toho, kdo to říká na té nahrávce, což je pan Babiš, nebo od pana premiéra Sobotky, protože asi není veřejným tajemstvím, že s panem Radkem Pokorným má nadstandardní vztahy.

Nevím, co se stalo, kdo se znepřátelil s kým, že dnes to je jinak, ale skutečně tady tím, že nedostáváme jasné vysvětlení ani od pana premiéra, ani od pana Babiše, tak ve veřejném prostoru dochází i k poškozování nějakého jména, jména jako značky nějakého subjektu. A není to jediný případ.

Uvědomujete si, jakým způsobem tato kauza poškozuje nejenom tuto Sněmovnu, ukazuje na impotenci jednotlivých aktérů vládní koalice, neschopnost se dohodnout, přeměřování si svého ega, kterému z pozadí sekunduje bohužel pan prezident?

Ale tady skutečně to vaše handrkování se, ty vaše urážky, ta vaše neschopnost vládnout poškozuje nejenom Českou republiku, ale i subjekty, které v ní působí, a to nejenom na území České republiky, ale i v zahraničí. Takže prosím, podám interpelaci na pana premiéra, jakým způsobem hodlá on v těchto věcech vystupovat, podávat nám vysvětlení, protože tady skutečně je to i jeho pravomoc, kterou má danou právním řádem České republiky, a měl by to být on, který by měl nechat zajistit nezávislé prošetření úniku informací bezpečnostními, zpravodajskými a dalšími kontrolními orgány České republiky, a samozřejmě společně s panem premiérem by na tom měl participovat i ministr spravedlnosti a ministr vnitra.